Prosím ještě jednou stanovisko pana navrhovatele. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Opět je zájem o kontrolu hlasování.

Mám na sjetině ano, chtěl jsem hlasovat proti. Zpochybňuji hlasování. Já vás budu muset, pane poslanče, ještě jednou požádat o vystoupení, protože to musíte načíst opravdu správně. Hlasoval jsem pro, na sjetině a tak dále. Hlasoval jsem pro, na sjetině mám proti. Děkuji a opět rozhodneme o této námitce hlasováním. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Takže ještě jednou, pane zpravodaji, prosím. Takže budeme hlasovat o tom, že byl předložen legislativně technický návrh úpravy pana poslance Marka Výborného.

Stanovisko pana navrhovatele?

Kdo je proti?

Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem A paní poslankyně Válkové. Jsou to drobné změny v článku jedna a dva. Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko pana navrhovatele?

Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.

Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko pana navrhovatele?

Návrh nebyl přijat. Můžeme dál.

Tudíž budeme pokračovat pozměňovacím návrhem pod písmenem D pana poslance Michálka. Výbor nepřijal stanovisko. Stanovisko pana navrhovatele? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Návrh byl přijat. Můžeme dál. Protože jsme vyčerpali veškeré pozměňovací návrhy a návrh legislativně technických úprav, žádám vás, paní předsedající, abyste nechala hlasovat nyní o zákonu jako celku ve znění přijatých legislativně technických úprav a přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji.